13.

Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji i, milé kolegyně a kolegové, že jste umožnili to druhé čtení nám navrhovatelům.

Ale samozřejmě to je na vůli Sněmovny. Měli jsme petiční výbor, s usnesením vás seznámí.

To znamená, je tam přesně vypočítáno, za jakých podmínek se potom ten nárok vztahuje. Ještě pro osvěžení: jiným způsobem než přijetím nového zákona to nelze, všechny nároky jsou promlčené, čili buď se přijme ten zákon, nebo se nepřijme a odškodnění nebude poskytnuto. Děkuji a předávám slovo. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 603/2. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj petičního výboru, kterým je pan poslanec František Elfmark, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, na úvod jenom krátce k osvěžení, čeho se tento sněmovní tisk 603 týká. Jde o osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena a osoby, které trpěly duševní nemocí a jimž byla v té době z lékařského pohledu provedena sterilizace.

Sterilizace je však z povahy věci zákrok zabraňující oplodnění, nikoliv tedy neřeší ohrožení života či zdraví pacienta.

V prvním čtení byl tisk přikázán a jako garanční výbor byl určen petiční výbor.

Také napomáhá obětem při obraně proti zamítnuté žádosti o tuto finanční podporu ve správním soudnictví. Jako velice kladný důsledek hodnotím i skutečnost, že oběti budou osvobozeny od placení daně z tohoto příjmu. Chtěl bych ze své pozice nahlásit pozměňovací návrh, který jsem k tomuto sněmovnímu tisku podal. Je pod sněmovním dokumentem číslo 8096.

Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Otázka údajných nedobrovolných sterilizací a případných odškodnění žen, které jimi měly být postiženy, je otázkou velice citlivou. Na tom se všichni shodneme.

Přesto ale nějaké informace máme. Tento zákon byl řešen na garančním petičním výboru, kde byl hostem doktor Jan Nový, člen České gynekologické a porodnické společnosti, který de facto potvrdil má slova, že ani v tehdejší době nebylo možné po porodu jen tak někoho sterilizovat. Sterilizace se podle něj nikdy neprováděla při klasickém porodu, jak to vyznívá od nátlakových neziskových organizací.

Důvody podle doktora k následné sterilizaci byly zdravotní. Pokud se sterilizace prováděla, měla přesné náležitosti a odůvodnění. Nejčastěji ji lékaři doporučovali při vícenásobném porodu císařským řezem, kdy bylo zřejmé, že další porod císařským řezem by ohrozil zdraví a život matky a byly by další problémy při dalším těhotenství.